Z pověření vlády se na předložený návrh a na hnojiva už těší pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Navrhuje se zrušit ustanovení, podle kterého Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zruší rozhodnutí o registraci hnojiva, resp. pomocné půdní látky nebo pomocného rostlinného přípravku, pokud tato pomocná půdní látka nebo pomocný rostlinný přípravek obsahuje účinnou látku přípravku na ochranu rostlin. Záměrem je odstranit právní nejistotu držitelů registrací dotčených výrobků, kterou toto ustanovení vytržené z kontextu celého zákona způsobuje.

V rámci jeho projednávání nebyl přijat žádný pozměňovací návrh. Doporučuji proto schválení tohoto vládního návrhu zákona v předloženém znění. Děkuji za vaši pozornost. Spíše nepozornost, bohužel, pane ministře. Poprosím Sněmovnu o klid. Návrh jsme ve druhém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 212/1. Já nyní prosím zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Jana Volného kterého ale nevidím.

Budeme patrně hlasovat o změně zpravodaje, protože pan Volný není přítomen. Navrhuji Sněmovně, abychom bleskově hlasovali o změně zpravodaje na paní poslankyni Balaštíkovou. Zahajuji hlasování o změně zpravodaje k tomuto tisku z pana poslance Volného na paní poslankyni Balaštíkovou.

Tento návrh byl přijat. Zpravodaj zemědělského výboru nám zkrásněl a já prosím, aby paní poslankyně Balaštíková se ujala slova.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově náměstka ministra zemědělství pana Šnejdrly, zpravodajské zprávě poslance pana Volného a po rozpravě: